Jsou dvě výjimky.

Za prvé zapomínají, že to je společná firma státu a Prahy, zhruba půl napůl.

To podle pravidel, která byla nastavena, prostě proplatit nelze.

Takže opravdu platíme do 14 dnů, do 10 pracovních dnů, když přijde vyúčtování z toho či kterého konkrétního kraje. Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře, děkuji za vaši odpověď, která mě v žádném případě neuspokojila, to z důvodu toho, že vy říkáte, že je všechno z krajů v pořádku, že kraje všechno dostaly proplacené. Vy jste neobdržel dopis od Asociace krajů, která vás upozorňuje na to, že neproplácíte nouzové ubytování, že krajům již dnes dluží Ministerstvo financí částku větší jak miliardu korun? Dobře, to jste mi vysvětlil. Ano, není to v milionových částkách, je to třeba v deseti, statisících. Ty kraje to všechno zabezpečily a vy jim to teď nechcete proplatit. Děkuji, paní poslankyně. Ale vylučuji a označuji to za lež, že leží někde faktury za miliardu korun. Doložte toto své lživé tvrzení. Není to prostě pravda. Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Nyní vystoupí... S faktickou nebo s přednostním právem, pane ministře? Ano, nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr Vít Rakušan. Děkuji, paní místopředsedkyně. Omlouvám se, já jsem byl tady v živém vysílání ČT a neslyšel jsem celý dotaz paní poslankyně Vildumetzové, nicméně ten konec ano, tak se na to pokusím odpovědět. Tuto věc jsem komunikoval s Asociací krajů. Asociace krajů k tomu má pozitivní stanovisko, souhlasí s tím. Dokonce jsme dohodnuti i na financování. Předběžná suma na roční provoz krajských asistenčních center je odhadována na 300 milionů korun, přičemž samozřejmě adekvátní část těchto finančních prostředků bude vyplacena krajům za to, že do konce března letošního roku ještě krajská asistenční centra pomoci Ukrajině provozují. Tohle všechno je dohodnuto. Dohodli jsme i princip ex post, kterým v případě toho, že provozují pouhé tři měsíce tohoto roku, nevadí tedy zpětné proplácení nákladů s činností těchto center spojených. Krajská asistenční centra jako taková, ta ostatní, už nebudou nucena do toho, aby ten provoz byl neustálý. Bude se to samozřejmě přizpůsobovat už ustálené praxi tohoto roku. Ano, logicky ve chvíli, kdy by došlo k tomu ale žádné údaje, ať už z ukrajinského Ministerstva vnitra nebo z ukrajinské bezpečnostní komunity tomu v téhle době nenasvědčují kdyby nedejbože došlo k nějaké vlně většího rozsahu, která by vyžadovala nějaká legislativní opatření, jako je nouzový stav, byť to nepředpokládáme, tak by samozřejmě a logicky potom kraje byly podle platné krizové legislativy poptávány. Ale chci tady znovu zdůraznit ještě jednou, nepředpokládáme to. Chceme standardizovaný režim, kdy Ministerstvo vnitra koordinovaně, centralizovaně provozuje krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, a to od 1. 4.

Začínáme od toho data i v návaznosti na to, co dneska projednáváme, v mnoha oblastech aplikovat nový systém. Je to i ten systém organizace práce, kdy například obstarávání nouzového ubytování a lepší nabídky napříč celou republikou určitě půjde lépe organizovat ve chvíli, kdy se toho zhostí Ministerstvo vnitra. Co se proplácení týče, podle mých informací jsou náklady, až na kraje, které pan ministr Stanjura zmínil, to znamená Praha... Kolegové, kolegyně, prosím o ztišení. Děkuji. Děkuji paní, místopředsedkyně. Já jsem učil malé děti, jsem zvyklý.

Řešili jsme to naposled tento týden a myslím, že i tady najdeme řešení, aby Karlovarský kraj o žádné finanční prostředky, které mu přináleží, nepřišel. Ostatní hejtmani podle toho, jak jsem je já oslovil, nemají v téhle chvíli s proplácením finančních prostředků problém. Nevím, jestli existuje nějaký historický dopis. Děkuji, pane ministře. S faktickou se přihlásil pan poslanec Okleštěk. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Členové vlády, kolegyně, kolegové, já s vámi, páni ministři, nesouhlasím, protože Olomouckému kraji dlužíte 47 milionů. Takže není to pravda, že máte všechno v pořádku. Za ubytování kraje napřed zaplatí pokud neznáte ten systém, pak je vyúčtují vládě, respektive prostě pánům ministrům. 47 milionů Olomouckému kraji zatím dlužíte.

Ale to si myslím, že srovnáte velice brzy. Já si nestěžuji, ale nemluvíte pravdu. V reakci na vystoupení pana poslance se přihlásil k faktické pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo. Já se zeptám na mikrofon, jak dlouho...